Budeme pokračovat potvrzením funkce předsedy výboru pro sociální politiku. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro sociální politiku potvrdili poslance Víta Kaňkovského? Kdo je proti? V hlasování číslo 50 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro návrh hlasovalo 178, proti nikdo. Dále budeme potvrzovat předsedu výboru pro zdravotnictví. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro zdravotnictví potvrdili poslance Bohuslava Svobodu? Kdo je proti? V hlasování číslo 51 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro hlasovalo 179, nikdo nebyl proti. Výsledek byl přijat. Budeme pokračovat potvrzením předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu potvrdili pana poslance Iva Vondráka? Kdo je proti? V hlasování číslo 52 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro návrh hlasovalo 180, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Budeme pokračovat potvrzením předsedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj potvrdili poslance Roberta Stržínka? Kdo je proti? V hlasování číslo 53 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro návrh hlasovalo 180 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Budeme pokračovat potvrzením předsedkyně výboru pro životní prostředí. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně výboru pro životní prostředí poslankyni Janu Krutákovou? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme pokračovat potvrzením předsedy zahraničního výboru.

Kdo je proti? V hlasování číslo 55 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro návrh hlasovalo 179, nikdo nebyl proti a návrh byl přijat. Pokračujeme potvrzením ve funkci předsedy zemědělského výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy zemědělského výboru potvrdili poslance Michala Kučeru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

V hlasování číslo 56 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro návrh hlasovalo 178 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme potvrdili všechny předsedy výborů Poslanecké sněmovny, kteří byli zvoleni na ustavující schůzi výboru. Končím projednávání tohoto bodu.